Návrh byl zamítnut. Děkuji.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Děkuji.

Návrh byl přijat. Děkuji.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji.

Návrh byl přijat. Děkuji.

Zahajuji hlasování.

Návrh byl zamítnut. Děkuji.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Děkuji.

Děkuji.

Návrh byl zamítnut. Děkuji. Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Děkuji.